Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, já výjimečně nejsem optimista, ale pesimista v tom, že když poslouchám jak opozici, tak vládní poslance, tak se domnívám, že se nám tu začíná opakovat historie. Když vidím nervózně přešlapovat pana předsedu Výborného, tak jen čekám, co nám svým vystoupením opět zakáže, jak nás omezí, jak nám zakáže mluvit nebo sem chodit nebo navrhovat nějaké body. Ono se bude přiostřovat. Myslím, že to je to, co už jsme jednou zažili. A podle mě je to velká škoda. Nicméně myslím, že ani můj, ani jiný projev to nezmění. A mě tak napadá, že bych rád navázal na včerejší projev pana prezidenta. On tu říkal, že bude a že chce komunikovat jak s koalicí, tak s opozicí a hledat ten konsenzus. A myslím, že netušil, jak rychle bude mít zase příležitost. Senátem to projde jako nůž máslem, protože tam máte taky pohodlnou většinu, a skončí to opět na Hradě. Skončí to opět na Hradě u pana prezidenta. A já jsem fakt zvědav, jestli ten jeho včerejší projev bylo jen prázdné mlácení slámy a ta slova byla prázdná, nebo opravdu bude ten státník, který bude hledat konsenzus mezi opozicí a koalicí. A jsem velmi zvědav, jak se k tomuto zákonu následně postaví. Pan předseda Výborný. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já překvapím pana kolegu Králíčka, vaším prostřednictvím, je to přesně naopak. Vnímáme, a teď tady hovořím jménem pěti předsedů poslaneckých klubů koaličních, vnímáme ten zájem o tu debatu, diskusi. Bylo by dobře, kdybychom se dostali od faktických poznámek do standardní řádné rozpravy.

Je tam nějaká dohoda, že bude trvat do cirka 18 hodin. Myslím, že úplně bez problémů, a my jsme k tomu připraveni, můžeme v té debatě, diskusi, tak abyste měli tu možnost tady vystoupit, pokračovat v 18.30. Prosím, aby bylo hlasováno. Děkuji. Je zde protinávrh. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale my se nebudeme podílet na prohlubování protiprávního stavu, který jste tady nastavili.

Po 14. hodině. Děkuji.

Máte slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych jenom chtěla uvést především pro koaliční poslance ten můj procedurální návrh.

Děkuji. Budiž mi svědkem pan místopředseda Havlíček, a jistě to bude objektivní soudce, že jsem blikal ještě před výzvou paní poslankyně. Nicméně paní poslankyni asi trochu zklamu. V rozpravě já se vyjádřím. Jistě mnoho vašich kolegyň a kolegů podle toho, kdo je přihlášený, bude klást nejrůznější otázky, které se budou týkat ministra vnitra, Ministerstva vnitra. A já, paní poslankyně, s dovolením si uchovám to autentické právo odpovědět souhrnně v ten moment, kdy uznám za vhodné.

Jenom tady chci upozornit v souvislosti s různými procedurálními návrhy, že hnutí ANO, nevím, jak SPD, ale hnutí ANO určitě nemůže se podílet na legitimizaci postupu, který podle našeho názoru není ústavní a skončí u Ústavního soudu.

Samozřejmě definitivně rozhodne Ústavní soud. Takže jen aby předem bylo úplně jasné, že hnutí ANO se nebude podílet na procedurách, které svou podstatou by oslabovaly jeho pozici před Ústavním soudem. Děkuji.